Já už jsem tady zažil pár apelů třeba od nepřítomného kolegy pana Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegům poslancům ANO, aby si sebrali tu odvahu a hlasovali proti, proti názorům svého předsedy.

A zopakuji to. Prosím všechny své kolegy v sále, abyste si ty informace nastudovali a hlasovali v souladu se svým lepším vědomím a svědomím tak, abyste se nedopustili jednání, které by v budoucnosti mohlo vypadat jako krytí trestné činnosti. Zatím poslední přihláška, další se připraví pan poslanec Klaus. Já se moc omlouvám paní kolegyni Valachové ještě jednou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové dobrý den. Já bych se také rád vyjádřil k meritu věci, a to jsou zprávy České státní televize.

Někteří to zase kritizují.

My nepodpoříme ani jednu z těch zpráv této televize a ten důvod je ale trošičku jiný.

Tato věc...

To vůbec není jejich role.

K tomu se dostanu. Abychom to řešili principiálně, tak my navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků.

Tohleto si myslím bude velice potřebné a my tuto debatu chceme vést, protože se jedná o peníze lidí, o státní televizi.

Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Aspoň doufám. A stejně tak bych chtěl říct, že Piráti chtějí, aby občané své podněty, které mají a jsou oprávněné, tak aby je předkládali například Radě České televize, která musí odpovědět. Stejně tak se mohou obrátit na orgány činné v trestním řízení, pokud mají konkrétní věci. My jako Piráti sami předkládáme návrh zákona o rozšíření pravomocí NKÚ, který má právě zajistit tu nezávislou kontrolu, a nejenom kontrolu ze strany spíše zaujatých poslanců, a budeme rádi, pokud všichni budou pro tento návrh zákona hlasovat.

Tam je to o tom, jak pracovat s registrem.

Zbytek předložím osobně.

Tak prosím, vaše dvě minuty.

To byla doplňková informace. Byla to jedna jediná firma, která se účastnila toho výběrového řízení. Kde jsou ty kontrolní mechanismy České televize, kde je to ve zprávách České televize, jak to, že o tom rada nic neví? A to jsou jenom dva případy z mnoha set smluv. Takže ano, občan si může podat podnět, občan si může podat stížnost, ale vy dneska musíte rozhodnout, jestli ty zprávy o činnosti a zprávy hospodaření České televize jsou v pořádku a jestli mají vaši důvěru. Je to vaše rozhodnutí, za které si ponesete plnou politickou zodpovědnost. Vy to můžete udělat hned dnes, tak si to zkontrolujte.